Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Dovolím si na základě dohody předsedů klubů navrhnout změnu programu dnešního jednacího dne, konkrétně pevné zařazení tří bodů na začátek dnešního jednacího dne. První bod by byl bod 147 vládní návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků, tisk 565. A třetí bod bod 29 poslanecký návrh Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. Vzhledem k tomu, že dva první body, které jsem navrhl, jsou ve třetím čtení, tak současně navrhuji, aby Sněmovna podle § 95a odhlasovala, že se o nich bude dnes jednat, tedy že vyčleňujeme na jejich projednání i jiné dny, než jsou stanoveny jednacím řádem. Táži se, zda je námitka, že bychom hlasovali vše najednou. Není tomu tak. Poprosím, abyste se znovu ještě jednou přihlásili. Zahajuji hlasování o předneseném návrhu změny programu schůze.

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Nyní tedy budeme pokračovat podle upraveného návrhu programu.